Navíc řešíte následek a neřešíte příčinu.

Jako opozice jsme tady dvě opoziční strany.

Takže vy jste z pohledu hlasů občanů menšinová vláda, ale vůbec se tak nechováte.

Takže my samozřejmě...

A doufám, že k tomu hlasování dojde co nejrychleji, protože je potřeba si také říct při té schůzi názory jednotlivých poslanců, předpokládám, že to budou hlavně opoziční názory, protože u vládních poslanců jsme si všimli, že oni mlčí všichni.

A už máme skoro rok po volbách a skoro rok tady máte většinu ve Sněmovně. A výsledek je úplně, úplně tristní.

Takže už se tady většina lidí staví proti vám, ale s vámi to ani nehne.

To je potřeba říct.

Jako že nechcete řešit zdražování a nechcete pomáhat lidem.

Prostě vy škodíte lidem, vážená paní předsedkyně Pekarová Adamová, a jdete úplně proti lidem.

Prostě výsměch lidem předvádíte, výsměch lidem, to snad není vůbec možné. A místo toho vy zařadíte, vy, předsedkyně Sněmovny, protože vy to máte v kompetenci, jako první bod zařadíte jako vaši prioritu vzít ze zdravotního pojištění 14 miliard korun a zhoršit zdravotní péči občanům České republiky a zdravotní podmínky zdravotníkům.

Tohleto je další důležitá věc. Jinak ještě k tomu vašemu návrhu, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím. Pak říkáte v televizi na Primě, že vláda tady není, aby pomáhala lidem. Potom váš koaliční kolega, předseda Senátu, podívejte se, jak se chovají nejvyšší ústavní činitelé za vládní koalici, tak prostě v neděli řekne v rozhovoru pro Novinky, všichni si to přečetli, tak řekne, aby si lidé s drahými zálohami pomohli sami.

A já na základě těch vašich vyjádření, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, dostávám dopisy.

Tam to píšou odborníci, mně to tady posílají, posílají mi to prostě majitelé domovů pro seniory, majitelé sociálních zařízení, nebo ti provozovatelé respektive, to nejsou často majitelé, jsou provozovatelé, ať jsou to z veřejné sféry, nebo jsou soukromí.

Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takové nesmysly!